Velké překvapení pro ministra dopravy, pro paní ministryni financí, pro pana premiéra, že ten systém se dá zneužívat a obcházet. Já bych tomu překvapení věřil, kdybychom to celou dobu netvrdili, neupozorňovali na možná rizika.

Ovšem v návrhu rozpočtu se s žádnou úsporou proti stávajícímu stavu, se kterým nejsou ani členové vlády spokojeni, neprojevilo. My si myslíme, že mnohem lepší by bylo například těch 5,5 mld. použít na zvýšení důchodů. Mnohem lepší! Bylo by to spravedlivější. Ano, ti, kteří cestují, jsou s tím bezesporu spokojeni a já se jim nedivím. Ale jaká je skupina penzistů, kteří z různých důvodů nemohou tyto důvody využívat? Prostě nemohou cestovat? Zdravotní důvody, sociální důvody, rodinné důvody a tak bych mohl pokračovat. Ti z toho nemají vůbec nic. To opatření je nespravedlivé, nedá se vůbec zkontrolovat. Pokud se podíváte i na přírůstky počtu cestujících, tak nejsou žádným způsobem omračující. Trend zvyšujícího se počtu lidí ve veřejné dopravě byl i před zavedením těchto slev.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Tento pozměňovací návrh směřuje k zastavení růstu zaměstnanců v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Cílem tohoto projektu je personální posílení veřejného ochránce, a tím zvýšení ochrany práv osob, které spadají pod jeho mandát. Z tohoto projektu je zřejmé, že po skončení tohoto dotačního titulu se tito zaměstnanci přesunují z prostředků vlastně dotačních do prostředků státního rozpočtu, a opět tento úřad navýšením svých činností navýší počet zaměstnanců a dojde opětovně k jeho bobtnání. Z těchto důvodů vás žádám o podporu předloženého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás krátce seznámila se dvěma svými pozměňovacími návrhy k projednávané podobě státního rozpočtu na rok 2020.

První z nich se týká přesunu prostředků v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 miliardy korun z bloku aktivní politika zaměstnanosti z jedné poloviny do položky prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a z druhé poloviny do ukazatele dávky důchodového pojištění.

Drtivá většina těchto prostředků směřuje na projekty nestátních subjektů, přičemž jejich efekt je více než sporný.